Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, já bych si přece jen dovolila takovou drobnou úpravu, návrh úpravy, protože si myslím, že zde zřejmě přehlédnutím došlo k tomu, že to vymezení není přesné. Já to tedy ještě přečtu.